Je čtvrtek odpoledne, budeme se tedy zabývat bodem ústní interpelace.

Omlouvá se z pracovních důvodů pan poslanec Sedláček z dnešního odpoledního jednání.

Omlouvá se i ministr životního prostředí Richard Brabec z odpolední části z pracovních důvodů.